Rád bych v této souvislosti připomenul, že již tady ve Sněmovně leží několik tisků, kterými byste mohli jako vláda našim podnikatelům přilepšit. Jedná se například o návrh na stejnou záruční dobu pro živnostníky jako občany nebo právo na zřízení bankovního účtu pro živnostníky a firmy, kteří mnohdy mají problém si účet založit, protože se bance nelíbí jejich předmět podnikání. K těmto návrhům už se vyjádřila dokonce i vláda a překvapivě ne ve všech případech zamítavě. Ale nedělám si iluze, že by se tím stoosmička v této Sněmovně chtěla zabývat. Chtěl bych prostě slyšet v tomto bodě spolu s dalšími statisíci živnostníků, jaká pravidla tady budou po nějakou dobu fungovat, jestli mají jistotu ve svém podnikání, jestli je za pochodu někdo neobere, jestli si někdo neřekne, že ti živnostníci mají moc a je potřeba jim ubrat. To chci slyšet. Není čas na signály. Je potřeba říci lidem a živnostníkům vaši pravdu do očí. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Jako první bod po pevně zařazených. A dále s přihláškou je přihlášena paní poslankyně Pastuchová. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená skoro vládo zbylá.

Začali jste důchodci. Kdo bude další na řadě?

Další věc.

Když se zamyslím nad tím, že mnoho rodin teď po vašich krocích pracuje, má tři práce, ty mamky mají dvě práce, otcové mají práci a také nejsou doma.

Já si myslím, že moc ne. Já zatím vidím pravý opak.

Ale to není podstatou tohoto bodu.